Děkuji.

A co se týká těch opatření, to ani není možné dělat dříve, než prostě něco vyhlásíme.

Tomu rozumím.

Další jejich požadavek byl celkem objektivní a správný.

Stát to bude stát řádově necelé 3 mld. korun.

To znamená téměř 80 tis. korun. K tomu mohli čerpat různé další drobné podpory. Někdo si ještě odložil sociální, někdo dokonce, třeba u těch eseróček, nemusel to sociální platit, tam už byly různé varianty, které byly. A teď pozor.

Věc druhá je ta, co bude nastávat teď.

Není dne, abychom nejednali s jejich zástupci.

Ale musíme vidět, že tam je ten trend toho poklesu, ne dříve. Zatím to ještě nevíme, jaký tam bude. Děkuji. Děkuji za slovo.

Prostě se chystá omezení svateb, pokud se nepletu, od 19. října, což bude velká rána pro celou řadu restaurací, které se orientují tímto směrem. Chystá se omezení počtu lidí u jednoho stolu. Chystá se omezení amatérského sportu, což bude mít velký dopad na celou řadu pohostinských zařízení.

A z toho důvodu apelujeme na to, abyste tento program obnovili. Děkuji. Děkuji za slovo. Jenom ještě dopřesním. Tahle díra v systému u nás je roky, živnostníci a dohodáři mají tuto smůlu.

Děkuji. V tuto chvíli nemám další přihlášky, takže pokud se nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu.

Jako první pan poslanec Výborný. Požádám všechny, kteří budou v podrobné rozpravě něco navrhovat, aby poté předali ideálně i kopii svého návrhu zpravodaji. Prosím, pane poslanče.

A zní takto: